Dále mluvit nebudu.

Děkuji za pozornost.

Dvě faktické poznámky pana poslance Beznosky a paní poslankyně Fischerové.

Děkuji pěkně, pane předsedající, za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové a podle mě vynikající vystoupení kolegy Vilímce, který precizně zmapoval celou situaci, tak mně jenom zbývá, než abych vás požádal o to, abyste pozměňovací návrhy, a skoro si troufnu říct, samozřejmě nejlépe můj, jeho a pana kolegy Stanjury, podpořili, protože rozpočet, pokud proudí peněžní prostředky a zdroje z centrálního rozpočtu do rozpočtu samospráv, tak je to správný princip. Je to správná cesta.

Děkuji za podporu. Děkuji panu poslanci Beznoskovi.

Děkuji velice za slovo.

Jsou to stanoviska starostů malých obcí zejména, kteří nás žádají, všechny poslankyně a poslance, pane ministře financí, o to, aby obce nezůstávaly stranou, protože i když výborně hospodaří, jak jste říkal, tak přejí krajům, aby dostaly přidáno, ale cítí se tímto znevýhodněny, protože obce, když dostanou veřejné prostředky v době růstu ekonomiky, tak myslím, že jsou, jak jste říkal, ti, kteří opravdu s tím umí pracovat, hospodařit. Jsou tak sledováni ze svého blízkého okolí, že jim jde hlavně o údržbu majetku obecního, a to je priorita, kterou zejména potřebují podpořit. Takže se přikláním ke stanovisku pozměňovacího návrhu jak výboru pro veřejnou správu, tak zejména i pro pozměňovací návrh tří poslanců za ODS, protože tam je velmi dobře rozložen příjem obcí do tří let.

Takže tímto žádám také všechny nás přítomné, abychom tyto pozměňovací návrhy, zejména který podporuje výhledově do příštích tří let příjem deset miliard pro obce, podpořili. Děkuji některým za pozornost. Paní kolegyni Kovářovou stále žádám o posečkání, ještě mám dvě další faktické poznámky, a to pana poslance Horáčka a pana poslance Pavla Plzáka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

Pan ministr financí tady říkal doslova: Bilance obcí a hospodaření je kladné. A zároveň tedy já k tomu dodávám: proto jim nepřidáme. Děkuji panu poslanci Horáčkovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, já jsem poslouchal se zájmem to expozé pana poslance Vilímce a pak jsem se díval tamhle, jestli jsme tedy ve druhém čtení nebo ve třetím čtení.

Nic tady z toho nezaznělo. Takže děkuji a já doufám, že příště už to takto dělat nebudeme. Nyní ještě pan poslanec Petr Bendl, také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat na svého předřečníka, který říká, že už se ve třetím čtení nemůžeme k podstatě k ničemu vyjadřovat. Chtěl bych tady zdůraznit, že ve třetím čtení právě máme na stole jednak pozměňovací návrhy, které jsme ve druhém čtení neměli. Jenom je někdo avizoval, že je podá apod., a nebylo možné je vlastně komentovat. A máme normálně obecnou rozpravu a podrobnou rozpravu k jednotlivým pozměňovacím návrhům. Prosím, zkuste býti demokraté a nechte debatovat ty, kteří k tomu zákonu chtějí cokoliv říct. Není nedůležitý.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo.

Bylo jasně řečeno, že v jednacím řádu je stanoveno, co se může, čímž se chce říci, co se nemůže. O tom, že se nemůže diskutovat nebo může diskutovat, se tam nehovoří, protože se předpokládá, že se i ve třetím čtení může sdělovat názor na pozměňovací návrhy, a každý poslanec má právo přesvědčit své kolegy, aby podpořili pozměňovací návrhy. Tolik tedy reakce na kolegu. Nyní, vážené dámy, vážení pánové, vážený pane ministře, dovolte, abych i ve třetím čtení krátce vystoupila na podporu pozměňovacího návrhu, který si osvojil výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Z pohledu státního rozpočtu je to částka nevelká. Z pohledu obcí a měst částka nemalá, kterou by nepochybně dokázaly využít ve prospěch svého rozvoje. Částka, jejíž značná část by přišla na český a moravský venkov, který veřejné investice samozřejmě potřebuje jako sůl. Všichni to víme, doufám, že to ví i pan ministr. Částka, jejíž část by i v našich městech našla smysluplné využití.